Je na ní napsáno na každé stránce Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To není majetek

Protože veřejnost nečiní příliš velký rozdíl, jestli je někdo vyslýchán jako svědek, obviněný, či obžalovaný. Takže se pak může klidně říci no jo, oni udělali nějakou zprávu, ale oni mají také máslo na hlavě. V reakci, nevím, jestli na tato má slova, několik dnů poté paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová vydala pokyn, aby poslanci byli vyslechnuti po skončení mandátu komise.

Chápe to asi pouze paní doktorka Bradáčová. Tolik prosím k ilustraci oné absurdity, na kteroužto hru bychom neměli přistoupit.

Takže prosím i pro ochranu zaměstnanců. Nehlasujte pro. Já vám děkuji, pane poslanče.

Možná je, ale problém je v tom a to se obracím na přítomného ministra spravedlnosti, ta věc se musí řešit , že není možné, aby se zasáhlo někde a jinde se ty přepisy naprosto klidně zveřejňovaly.

Děkuji. Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Já jako člen té vyšetřovací komise se k tomu také vyjádřím. Lidsky s tím nemám problém, protože mám svědomí čisté.

A pokud bych dneska ještě byl ve vyšetřovací komisi, která by fungovala, tak bych se ptal například ředitele GIBS, jak to, že se setkával s lidmi, o kterých je známo, že ty informace vynášeli. My si nejsme jako zákonodárný sbor poradit s tím, že se vynášejí informace ze živých spisů od Ministerstva vnitra, od advokacie a podobně. Pojďme řešit to, aby se konečně zabránilo únikům informací. A souvisí to i s těmi nezákonnými odposlechy pana vicepremiéra, kdy jste to tady řešili a rozhodli jste o vině, aniž máte jakékoliv důkazy. Jste zákonodárný sbor, chovejme se jako zákonodárný sbor. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne i ode mě. Já budu poměrně hodně stručný.

Oni dostali úkol, že mají vyšetřit únik ze spisu, tak je logické, že asi chtějí vyslechnout všechny, kdo se s tím spisem seznámili.

My jsme skutečně v médiích přečetli informace a podrobnosti z těch spisů, které my jsme v tu dobu na komisi ještě neměli. Takže ty úniky je třeba hledat někde jinde. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Gabal. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych tady ve faktické poznámce ráda jenom upozornila na to, že všechny tyto výtky jste mohli systémově a to reaguji i na poznámku pana poslance Chalupy řešit novelou zákona o GIBSu. Já jsem, znovu říkám a připomínám, opakovaně jako ministryně spravedlnosti pana premiéra vyzývala k tomu, abychom zasáhli do té zákonné úpravy novelou. Ten sbor není dobře řízený a kontrolovaný. Nebudeme si namlouvat, že my jako parlament to můžeme... My nemůžeme dostatečně kontrolovat činnost takového sboru. Ani pan premiér, při vší úctě k němu, o tom velmi pochybuji, to vidíme, ty výsledky té kontroly na výsledcích činnosti GIBSu. Čili my jsme to mohli udělat, ale neudělali jsme to, přestože někteří z nás se chtěli i aktivně na té novele podílet. Ale když slyšíte nesouhlasné stanovisko premiéra k takové úpravě a i k personální obměně, tenkrát tam byl ještě v čele někdo jiný, tak samozřejmě člověk do toho nejde s chutí a v podstatě do toho nejde potom vůbec. Takže zřejmě naše chyba.